A mám tady tři faktické poznámky. Poté tedy máme řádně přihlášené. Děkuji, pane předsedající. Já mám faktickou poznámku k panu předsedovi Michálkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Ale skutečně proto, že nesouhlasíte v konkrétním městě, i když by to bylo hlavní město, s kroky konkrétního člověka, tak přece tady nebudeme měnit systém pro celou Českou republiku. To prostě nejde. Já jsem také v Kladně v opozici. A ten systém musí být připraven. Takže prosím, je to skutečně nezodpovědné tady měnit celý systém v České republice jenom proto, že nesouhlasíme v konkrétním místě s některými kroky radnice.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Vážený pane předsedající, děkuji vám za slovo. Stejně tak jako můj předřečník, i já bych chtěl ve své faktické poznámce vaším prostřednictvím reagovat na pana poslance Michálka. Já se poměrně děsím faktu, že zde budeme předkládat ústavní zákony jenom proto, že se nám nelíbí jedna situace v jednom městě. Lex Krnáčová nemůže být ústavním zákonem. Prokristapána, Ústava je něco, co bývá tvořeno po určitou dobu, má to určitý systém a nelze to takovýmto způsobem realizovat. Pomíjím už ty poznámky o trestních věcech, které by spíše měly být dány asi jiným způsobem, pakliže pan kolega má, vaším prostřednictvím, představu, že zde byl někdo uplácen. Děkuji vám za pozornost.

K tomu zákonu, co říkal tady kolega Juránek, bych chtěl jenom podotknout jednu věc. My se tady budeme zabývat dneska pokračováním diskuse bodu 29 o dopravní infrastruktuře. Bavíme se o zákonu, který je velice důležitý pro Českou republiku. A přesto už během té první zkoušky diskuse, kterou jsme absolvovali v pátek, jsme zjistili, že zde budou problémy. Ten zákon přitom diskutujeme dávno dopředu. Diskutujeme ho v rámci i Ministerstva dopravy. Je zde nějaká relativní shoda v rámci jednotlivých poslaneckých klubů Poslanecké sněmovny. A přesto si nejsme nikdo jistí, jestli tento zákon projde a v jaké formě projde.